Já osobně, byť nezdravotník, jsem se na tento kulatý stůl šla podívat a byla jsem opravdu v naprostém šoku, že pan ministr zdravotnictví, který nás tady neustále vyzývá, že s námi chce komunikovat, že chce ty věci řešit, na tento kulatý stůl nepřišel. Včera se tady vymlouval: dostal jsem pozvánku, nedostal jsem pozvánku, potvrdil jsem, nepotvrdil.

Je tohle, prosím, vůbec možné? Je možné, aby ministr zdravotnictví tam ani neposlal svého zástupce? To má těch náměstků politických a odborných málo?

A pokud nám pan ministr zdravotnictví nepředloží konkrétní kroky a řešení, že bude zajištěn dostatek léků pro občany České republiky, nemá ve své funkci co dělat. A jak je vidět, tak včera tady povídal krásné pohádky, ale nic konkrétního jsme se nedozvěděli.

Žádám, aby tento bod byl zařazen v pátek jako první bod a předpokládám, že pan ministr zdravotnictví se dostaví a že nám ty konkrétní kroky řekne. Jestliže ne, ať z funkce odejde a předá ji někomu, kdo to pro občany České republiky zajistí. Děkuji vám.

Dobrý den, kolegyně, kolegové.

Tím, že radí našim ministrům, jak asi vydělat peníze, tak potom se naši občané mohou jenom usmívat nad černou kávou bez cukru.

Děkuji, paní poslankyně. Mám to jako nově zařazené nebo za nově zařazené body poznamenáno.

Děkuji za slovo.

Já vím, že jste to tady slyšeli již několikrát, protože my se snažíme vlastně už od prosince tento problém nějakým způsobem tady zvednout a vyvolat diskusi, protože ho považujeme za velmi důležitý a velmi problematický pro všechny sociální služby, kterých se týká. V podstatě to řešíme už od prosince, tedy od doby, kdy se poprvé ukázalo, že s vyplacením dotací pro tyto sociální služby bude problém. A teď, z jakého důvodu to považujeme za tak důležité? Ono to totiž vyvolává opravdu obrovskou nejistotu sociálních služeb, kterých se to týká, protože to jsou sociální služby, které opravdu zaměstnávají lidi srdcaře, kteří svoji práci dělají profesionálně, ale lidsky, s obrovskou empatií, a oni musí tyto lidi nějakým způsobem zaplatit.

A byla to systemizace, o které jsme tady také už mluvili, ale opravdu ona zrušila devět oddělení, takže to vyvolalo právě ten negativní jev, a to opravdu výrazné zpoždění vyplacení dotací pro sociální služby. A důležité je si také říct, jaké organizace sociálních služeb to jsou. Jsou to organizace, které poskytují služby opravdu těm nejzranitelnějším cílovým skupinám, jako jsou senioři, zdravotně postižení nebo lidé se zdravotním znevýhodněním. Jsou to lidé s autismem, kteří jsou vůbec závislí na tom, aby dostávali pravidelné služby a podporu.

Za mě je potřeba tento bod otevřít a opravdu diskutovat o tom, jak se v této době sociálním službám pomůže. Proto si dovolím, pane předsedající, požádat o zařazení tohoto nového bodu buď dnes po pevně zařazených bodech, anebo v pátek jako třetí bod.